Přicházíme k omluvám členů vlády.

To bude ve 14 hodin. Nyní máme ještě přihlášená přednostní práva předtím, než vůbec bude otevřen zmíněný bod číslo 3. Poté pan předseda Babiš.

Prosím, pane předsedo, můžete se ujmout slova. Prosím.

Pane předsedo, prosím.